Předseda vlády nezná detaily našich stížností. Uvádí, že žádný z orgánů policie, státního zastupitelství neshledal podezření ze spáchání trestného činu.

Podání obvinění bylo odloženo, ne však, že se trestný čin nestal, údajně z důvodu promlčení věci.